Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Těžištěm zákonu je tedy rozsáhlá novela daňového řádu, který je obecným předpisem pro správu daní, a ten se věnuje čtyřem zásadním tématům.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

Usnesení, které bylo schváleno, zní: Po úvodním slově ministryně financí a zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

Následující novelizační body se přečíslují; Toto bylo usnesení, které bylo schváleno v rozpočtovém výboru. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám řadu přihlášených poslanců a poslankyň. Takže jako prvního prosím o vystoupení pana poslance Romana Onderku a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Vládou předložený návrh zákona obsahuje zrušení tolerance pěti pracovních dnů, po kterou nevzniká pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu v případě pozdního podání daňového tvrzení. Toto zrušení však nahrazuje adresněji zacíleným řešením. Namísto stávajícího plošného modelu, kdy se všem daňovým subjektům připouští při podání daňového tvrzení zpoždění pět pracovních dnů, zavádí vládní návrh zákona stupňovanou toleranci podle výše tvrzené daně, a to ve formě zvýšení minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání daňového tvrzení ze 200 na 500 korun českých. Důsledkem odstupňování je tedy fakt, že čím menší je daň, tím delší může být prodlení s podáním daňových tvrzení. Díky tomu nebude docházet ke vzniku pokuty tam, kde je povinnost podat daňové tvrzení splněna se zpožděním a základ pro výpočet pokuty je relativně nízký. Pozměňovací návrh, který předkládám, respektuje vládou navrženou konstrukci, avšak současně považuje za vhodné rozšířit okruh daňových subjektů, na které bude řešení pozitivně zacíleno, resp. dále posílit pozitivní efekt vládou navržené konstrukce na malé a střední subjekty. Výsledkem tak bude jednak prodloužení tolerance, dvojnásobek oproti vládou navrženému stavu, a jednak vyšší počet subjektů, pro které bude změna oproti současnému stavu pozitivní.

Znovu zdůrazňuji, že tento pozměňovací návrh je návrhem, který má podpořit malé a střední firmy. Doufám, že pro tento svůj pozměňovací návrh získám vaši podporu, o kterou vás nyní žádám. A samozřejmě k pozměňovacího návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, máte slovo.